Oni tam zůstanou.

Děkuji. Do obecné rozpravy zatím přihlášen už nikdo není. Ještě pan zpravodaj, ano. Já už jenom krátce. Jenom avizuji, že potom v podrobné rozpravě budu navrhovat zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 10 dní. Ještě někdo se hlásí do obecné rozpravy?

Návrh na vrácení zákona garančnímu výboru v obecné rozpravě nezazněl, a já tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny.

Také děkuji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Kaňkovský, připraví se pan poslanec Mašek. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, jak už jsem avizoval, přihlašuji se ke čtyřem pozměňovacím návrhům.

Děkuji vám za pozornost.

Ano, děkuji pěkně, a další v podrobné rozpravě je přihlášen pan poslanec Mašek.

Ano, děkuji. Do podrobné rozpravy už nikdo přihlášen není. Není tomu tak, končím tedy podrobnou rozpravu. Ptám se navrhovatele a zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova? Nemají. V podrobné rozpravě zazněl návrh ze strany pana zpravodaje na zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením, k projednání ve výborech myšleno, a to na 10 dní. Já jsem mezitím zagongoval, aby se dostavili do sálu i další poslanci.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 53, bylo přihlášeno 155 poslanců, pro hlasovalo 141, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat a hlasováním jsme tedy zkrátili lhůty na projednání ve výborech na 10 dní. Zeptám se pana zpravodaje, jestli zazněly ještě jiné návrhy, které bychom mohli hlasovat? Není tomu tak, a já tedy mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu a bodu číslo 14. Děkuji jak panu ministrovi, tak zpravodaji.